Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Pan poslanec Karel Černý hlasuje s náhradní kartou číslo 16.

A to jsou v tuto chvíli všechny omluvy.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 42. schůze, navrhuje dnešní grémium tento postup.

Takže já se ptám, zda má někdo proti tomu námitku.

Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, ano mám námitku. Měli jsme zástupce na grémiu, který tam jasně sdělil, že budeme žádat předřazení bodu 202, informaci o migrační krizi, jako první bod v rámci i událostí, které se děly dnes ráno v Bruselu. Považujeme tento bod jako opravdu nejdůležitější, a proto navrhujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního jednacího dne.

Samozřejmě, mohu o tomto nechat hlasovat. Tudíž budeme v tuto chvíli přijímat návrhy na úpravu programu a já pak navrhnu způsob hlasování. Mám zde přihlášku pana poslance Okamury, potom pana poslance Fialy a potom pana poslance Holíka. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych navrhl nový mimořádný bod na jednání této schůzi Sněmovny s názvem Stanovisko vlády k budoucí integraci 3091 nezákonných migrantů přijatých na základě rozhodnutí vlády do ČR. A prosím vás o podporu.

Zoufalí občané těchto měst již začali dnes sbírat podpisy pod petici proti umisťování migrantů v jejich městech.